A ten člověk taky. A podle toho to zastupitelstvo pak i vypadá během těch čtyř let a dochází k velké nestabilitě. To si myslím, že byly takové ty začátky té zastupitelské demokracie na obcích. Dneska to podle mě funguje dobře. A komunální sféra z hlediska toho, jak se volí starostové, funguje dobře. Mimochodem, vidíte dnes sami na řadě případů měst, že dochází ke změnám ve vedení měst, zastupitelstvo si s tím poradit umí, konkrétně nechci jmenovat některá města, všichni jsme zažili situaci tady v Praze, v jiných velkých městech. Ale možná je to dáno nezkušeností nových politických subjektů. Takže já tvrdím, že není dobré toto měnit. Mimochodem, slovenské zkušenosti by nás trochu měly varovat před tímto způsobem.

Takže vnímám to skutečně jako návrh, který je kontraproduktivní dle mého soudu. Už jenom ten úvod, ty volby vlastně říkají, že pokud bychom chtěli přímou volbu starostů, tak by se musel změnit volební systém, to je první věc, a odvolávat starostu v místním referendu nelze, takže to je ta druhá věc, která je tam popsána... Tak ještě jednou požádám odleva doprava, odprava doleva i střed, aby se sněmovna uklidnila.

Já vím, že se už všichni těší na parlamentní prázdniny, jsme na tom všichni stejně, ale zkusme to vydržet do těch sedmi hodin. Nebudu tady připomínat případy ze zahraničí, kdy víme, že když starosta je zvolen přímou volbou za úplně jinou politickou stranu nebo subjekt oproti zastupitelstvu, jaké to má problémy. To, že v Německu zaváděli přímou volbu starostů, tak v Německu je to vůbec jiné, tam jsou různá volební období, dokonce starosta nemusí být z té obce. Zase to jsou úplně jiné volby.

Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové.

My tady máme prostě volbu starostů zastupitelstvem.

Víme, že ta politická shoda se hledá velmi těžce a že je vždycky problém ten, když je starosta zvolen jako ten přímý, kdo získal nejvíce hlasů, a jinak je tam zastupitelstvo, které je úplně v jiných barvách a spolu si nerozumějí a ten starosta samozřejmě neprosadí vůbec nic, pokud to nemá přímo ve své kompetenci a zastupitelstvo k tomu nepotřebuje.

Druhá věc.

Může se stát, že jedno volební období by s ohledem na to občané té obce volili starostu přímo, druhé volební období by ho volili nepřímo, protože by narostl počet obyvatel. Podle mě prostě ten návrh, byť chápu důvody pro to, proč byl předložen, podle mě ten návrh nemá logiku.

Takže já se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí a prosím o podporu zamítnutí tohoto tisku. Děkuji. Je tomu tak. Pan zpravodaj jistě eviduje návrh na zamítnutí přednesený v rozpravě.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zavedení přímé volby starosty je navenek sympatické pro každého, kdo vůbec neví, jak ty konstantní správy a samosprávy fungují.